Tady bych ještě zmínil další lež, kterou tady řekl přede mnou vystupující premiér Petr Fiala. Že prý vy zvyšujete důchody. Část důchodů se letos zvyšuje na základě zákona, který byl přijatý před vaší vládou, a zvyšuje se kvůli inflaci automaticky. To znamená, i kdyby ve vládě byla cvičená opička, tak se budou lidem zvyšovat důchody, i bez zásahu vaší vlády.

A tady chci připomenout, a znovu to tady říkám veřejně, že strany vaší současné vládní koalice hlasovaly vloni proti zvýšení důchodů, proti zvýšení starobních, vdovských, sirotčích a invalidních důchodů!

Ale vy, vaše vláda, vláda Petra Fialy, když jste byli ještě v opozici stejně jako my, tak vaše vláda, vaši poslanci hlasovali proti zvýšení důchodů!

Takže nelžete, vy jste proti důchodcům!

Na této schůzi Poslanecké sněmovny budeme hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Všichni tady víme, že vládní koalice má tady ve Sněmovně většinu 108 hlasů a opozice má pouze 92, ale přesto vás tady bude celý poslanecký klub SPD ze všech sil přesvědčovat, abyste podali demisi a přestali už vaší neschopností škodit drtivé většině občanů České republiky, která už vaši vládu a premiéra Fialu nechce.

My jsme ale zároveň navrhovali i škrty v rozpočtu, kde ty peníze vzít: ponížit platby Evropské unii, zrušit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Právě ten zákon nám taky vládní koalice letos zamítla, vládní koalice Petra Fialy. My jsme tady předložili zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ušetřilo by to podle kalkulací mezi půl miliardou až miliardou korun státnímu rozpočtu a vaše koalice to tady zamítla! Vaše koalice Petra Fialy podporuje nepřizpůsobivé na úkor našich slušných občanů, ale my to budeme znovu navrhovat. Znovu to navrhneme!

Celou dobu to tady blokujete, jste proti zdravotně postiženým spoluobčanům, ale naše usilovná opoziční práce alespoň do něčeho vás tedy občas z opozice natlačíme.

My tady celou dobu navrhujeme zákon o minimálním důstojném důchodu, jak to mimochodem platí v řadě západních zemí, aby minimální důstojný důchod v České republice byl na úrovni minimální mzdy, to znamená, dnes je to něco přes 16 000 korun, a až od této částky samozřejmě za splnění zákonných podmínek, to znamená odpracované roky, nebo v případě zdravotně postižených občanů, samozřejmě ty podmínky splňují a až od této částky zásluhově.

Takže hnutí SPD tady pochopitelně navrhuje tyto návrhy, aby se všem zvyšovalo stejnou částkou, nikoliv procentem, protože tím, když se zvyšuje stejným procentem všem důchodcům, tak se rozevírají nůžky.

Vy jste nezvýšili slevu na poplatníka, vaše vláda to nezvýšila, vaše vládní koalice.

Naopak vy jste... vy postupujete proti lidem.